Jsou to právě mladí lidé, studenti.

A druhá je oblast těch bojovníků za svobodu, lidí a veteránů, kteří si všechno ještě pamatují.

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Ivan Pilný. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, je celkem jedno, v jaké chronologii jsme tady tuhle záležitost už projednávali. Já mám problém se dvěma věcmi.

A myslím si, že to není v tom, jak se to jmenuje, ale je to v tom, na co vzpomínáme a jakou tomu dáváme vážnost. A druhá. Už tady během dvou dnů projednáváme znovu přejmenovávání nebo pojmenovávání nějakých státních svátků a významných dnů. Máme asi pět měsíců do konce volebního období a měli bychom se opravdu zabývat zákony, které jsou pro občany této země daleko důležitější. Děkuji vám. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Rais. Já bych jenom chtěl zdůraznit to, že za a) to už bylo jednou schválené, za b) pro někoho možná ten zákon není důležitý, ale pro reprezentaci českých vysokoškolských studentů určitě je.

Většinou jsou to lidé, kteří mají nějakou vazbu na vysoké školy nebo i na střední školy.

Je to požadavek v podstatě studentů. Děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. První má paní poslankyně Černochová, druhou má pan poslanec Martin Novotný. Děkuji, pane místopředsedo. A překvapuje mě, že lidé, kteří se dlouhodobě věnují právu tak jako paní poslankyně Válková, tak nevědí, čím končí legislativní proces a kdy se co schvaluje a neschvaluje. Prostě pokud nám to Senát vrátil, tak se nic neschválilo. Všichni víme, jak ten legislativní proces probíhá. Takže prosím, nemanipulujte tady fakty a údaji, že něco se schválilo. Nyní pan poslanec Martin Novotný s faktickou poznámkou.

Prosím, máte slovo. Kolegyně a kolegové, já jsem se ve své práci v komunální politice se zástupci parlamentu dětí a mládeže pravidelně setkával. Potkal jsem mezi nimi spousty zajímavých mladých lidí, i takových těch mladých starých, o kterých jsem si myslel, že kdyby nepadl komunismus, tak by byli funkcionáři Socialistického svazu mládeže. Že bych byl schopen říct, že toto stanovisko reprezentuje veškeré české studentstvo, ať už středoškolské, nebo vysokoškolské, takovou odvahu bych v žádném případě neměl.

Po velkou část 20. století se používalo právě onoho Mezinárodního dne studentstva k zastření toho, že ti lidé tehdy nebojovali jenom za státní samostatnost a za osvobození třeba od nacismu, ale že bojovali i za svobodu a demokracii, která po té válce příliš nepřišla. Téma svobody a demokracie bylo léta těmi studentskými organizacemi záměrně eliminováno, a taky tím, že v jejich čele stáli různí komunističtí funkcionáři.

Také děkuji. Táži se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Žádný další návrh nevidím. Prosím, pan zpravodaj.

Domnívám se nicméně, že stávající označení dne 17. listopadu jako Dne boje za svobodu a demokracii tyto události plně reflektují. Jde totiž o označení obecné, do nějž můžeme zahrnout jak boj státoprávní, tak úsilí studentů.